Paní ministryně, ujměte se slova, prosím vás! Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládaný materiál byl připraven na základě článku 19 Ústavy Mezinárodní organizace práce. Smyslem tohoto závazku je především informovat zákonodárce o aktuálním vývoji mezinárodního práva v oblasti práce a sociálních věcí.

Doporučení obsahuje základní vodítka jak v oblasti prevence, tak i pro následný postup v postkrizovém rekonstrukčním období. Zdůrazňuje význam funkčních trhů práce, udržitelného podnikáni i komplexních sociálních systémů, krizového řízení a plánování, jakož i roli, kterou sehrává sociální dialog při prosazování a provádění udržitelných řešení.